Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tohle všechno by nemuselo být.

Děkuji.

Nyní neeviduji nikoho do rozpravy, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby ohlásil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo. Eviduji, než začnete mluvit, omlouvám se, pane zpravodaji, žádost o odhlášení, tedy vás všechny odhlásím, požádám vás, abyste se opětovně registrovali. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Znamená to, že budeme hlasovat o zákonu jako celku? Ne, ne, ne. Ještě jednou prosím.

Děkuji za návrh postupu. Chci se zeptat, zda někdo vznáší námitku proti navrženému postupu. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování nejprve o pozměňujících návrzích jako o celku a zajímá mě vaše stanovisko, pane zpravodaji. . Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Lze konstatovat, že o všech pozměňujících návrzích bylo hlasováno, a můžeme přikročit k hlasování o návrhu celého zákona. Říkám to dobře?